Druhou částí další změna legislativy, a to připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj a bohužel, a já věřím, že tahle vláda v tom bude úspěšná, v předchozích několika volebních obdobích to nikdy nedopadlo, možná právě proto, že se soustředila ta síla pouze na bydlení takzvané sociální, které se v České republice týká zhruba 200 tisíc lidí, 150 až 200 tisíc lidí. Smutné je, že významnou část těch lidí tvoří děti. My jsme se rozhodli, že připravíme zákon o podpoře bydlení.

Zákon je připraven, teď byl poslán do mezirezortu. Samozřejmě řešíme výhrady a otázky jak z území, tak i třeba jednotlivých rezortů. Jak jsem řekl, ten zákon je připraven, zákon o podpoře bydlení, můžete si na stránkách ministerstva najít, jaké má pilíře, jakým způsobem má fungovat. Samozřejmě jsou zde další otázky, některé vzbuzují poměrně i rozruch. A já si myslím, že je správné říci nevyrovnané vztahy, zatímco na jednu stranu i to nájemní bydlení, které v České republice tvoří pouze 20 %, v jiných státech, v Německu třeba, je to 50 na 50, 50 % lidí bydlí ve vlastních, 50 % lidí bydlí v nějakém pronájmu, tak i u těch 20 %... Proto pojďme dělat kroky, které na straně těch řekněme lidí, kteří hledají bydlení a zvolí tu možnost pronájmu a splňují všechny podmínky, včetně toho, že včas platí, tak jim to dává větší jistotu. Na druhé straně máme poměrně krkolomný systém v momentě, kdy má pronajímatel nějakého nespolehlivého nájemníka, tak ten proces, než vyřeší tu situaci a ten člověk se odstěhuje, je krkolomný, náročný. Řešili jsme to s Kanceláří ombudsmana, je to jenom část legislativní. Nástroje, které jsou pomocí.

Samozřejmě Ministerstvo pro místní rozvoj spravuje evropské dotační tituly, kde jsou, některé z nich, namířené do výstavby, má i program na sociální bydlení, které kvůli poměrně přísným limitům vlastně není úplně nejvhodnější nástroj pro to řešit bytovou situaci. A má fond SFPI, který v sobě měl jak program, který se týkal podpory těch jednotlivců, tak i program, který měl řešit výstavbu. A já když někam jdu, třeba někde, jak se říká, střihnout pásku... Samozřejmě byl jsem v Ústí, byl jsem se podívat na dobře realizovaný projekt, nepřivlastnil jsem si ho, řekl jsem, kdy ten projekt vznikl.

Ale proč to říkám?

Já jsem se rozhodl ty podmínky změnit, což se mimo jiné děje, hnedka k tomu skočím.

V rámci toho programu vzniklo za poslední tři roky asi 330 bytů, což je určitě dobré číslo, ale v celkovém objemu potřeb to příliš mnoho neřeší.

Takže na podporu dosáhly i celkem dobře situované domácnosti.

Já si myslím, že důležité je řešit to jako koncepční věc, nikoliv jako problém jednotlivce, a proto jsme i v debatě s Evropskou komisí a tak, jak definujeme dostupné bydlení, mladé rodiny a mladé lidi zařadili do těch skupin, které mají nárok třeba na to dostupné bydlení ve formě zvýhodněného nájmu oproti těm cenám, které vycházejí z map, které připravujeme ve spolupráci s Ministerstvem financí.

Chystáme celkový objem financí, teď v SFPI tímto směrem je asi 3 3,5 miliardy a podařilo se nám a já věřím, že i na základě debaty s Evropskou komisí v Národním plánu obnovy alokovat na finanční nástroje, to neznamená na dotace, ale na finanční nástroje, dalších 8 miliard pro obce.

Když se podíváme i na úspěšnost třeba ve využívání národních titulů nebo evropských dotací a já se tím nikde netajím, ta data jsou na Ministerstvu pro místní rozvoj a jsou dána historicky my vlastně vidíme jakési lokální šampiony, prostě větší města, obce, kde je to potřebné knowhow, kde je třeba tým investic, kde existuje třeba odbor, tak jsou samozřejmě úspěšnější v těch žádostech o ty dotace, v přípravě těch projektů.